Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně a členové vlády.

Tolik tedy omluvy.

Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. My jsme včera v prvním čtení projednali sněmovní tisk 1000, komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií. Jak jsem byl informován, tak výbory, kterým jsme přikázali tento tisk, by jej měly projednat v tomto týdnu, a já proto navrhuji zařadit nový bod na pořad této schůze návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1000.

Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové.

Ano, rozumím tomu. Pan poslanec Votava. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové.

Je to vlastně začlenění kapitoly Úřadu pro kybernetickou bezpečnost do zákona. Není tam žádný pozměňovací návrh, takže předpokládám, že to bude mít rychlý průběh. Také děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych pouze rád vaším prostřednictvím uvedl na pravou míru informaci kolegy Sklenáka o dnešním jednání zahraničního výboru, který dle jeho názoru bude projednávat sněmovní tisk 1000. A jak požadoval zkrácení lhůty, tedy nevím, které jednání výboru garančního měl na mysli. Bude probíhat ve 14.10, a tudíž není možno na něj zařadit jednání sněmovního tisku 1000. Nicméně mám za to, že návrh kolegy Sklenáka je hlasovatelný, protože není v rozporu s jednacím řádem. Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze.

Ještě pan poslanec Kučera má kartu číslo 71.

Tento návrh byl přijat.

Je to hlasování číslo 167. Tento návrh byl přijat. A ještě pan poslanec Votava bod 193 pevně zařadit na pátek jako první bod.

Tento návrh byl přijat. To byly všechny hlasovatelné návrhy. Námitky nevidím, takže v tom případě budeme pokračovat podle upraveného pořadu schůze.